Já sama, když jsem řešila dopravní nehody, a občas jsem viděla i pitevní protokoly, víte, domnívám se, že i malé množství alkoholu ovlivňuje. Možná uvedu zcela nestandardní příklad.

Doufám, že je dopoledne, že jsme tady ještě všichni střízliví. Pan poslanec Adamec.

Je to tak.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan ministr Kupka. Smyslem regulací a zákazů je přece bránit nebezpečným stavům anebo sociálně nežádoucím jevům, to je základní smysl a platí obecně, že když regulací nebo zákazů je prostě příliš mnoho, přestávají zákony fungovat, přestávají mít patřičnou autoritu, a sledujeme záměr jít co nejpřiměřenější cestou.

Vaše další dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo.

No, ten příklad s rychlostí, ten opravdu pokulhává.

Prosím. Děkuju za slovo.

To znamená, jaké sankce tam budou?

Takže jenom tohle mě zajímá, jak se bude postupovat v případě, že neporuší ten zákon nebo ten limit, a přesto se něco stane, a třeba další věc je, že se něco stane a nebude to třeba jeho vina, to je další věc. Ano.

To přece nemá logiku.

Jenom drobně doplním to, co jsem tady říkal v obecné rozpravě ve svém vystoupení. Já jsem tady vyjmenoval stávající platné úpravy, kde je popsána v občanském zákoníku odpovědnost za škodu, v trestním zákoníku trestní odpovědnost v případě ublížení na zdraví. Neřekl jsem jednu věc, a to je možná odpověď.